Protože se jedná o návrh procedurální, dám ještě slovo panu předsedovi poslaneckého klubu ODS Zbyňku Stanjurovi, aby se k němu vyjádřil. Děkuji za slovo. Nejhorší, co se nám může stát, že se nedohodneme. My jsme se dohodli, jak bude vypadat dnešek a pátek.

Děkuji.

Nyní s přednostním právem pan předseda Bartošek. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Bohužel v rámci toho pořadí přihlášení jsem nemohl vystoupit dřív.

Děkuji, pane předsedo. Pan předseda Stanjura s přednostním právem. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem našeho poslaneckého klubu před závěrečným hlasováním o sněmovním tisku 509. Za prvé chci připomenout, že k tomuto závěrečnému hlasování se Poslanecká sněmovna dostává pouze za cenu jasného porušení platného zákona České republiky, přestože jste byli upozorněni na jasnou kolizi se zákonem, přestože tady bylo citováno přesně rozhodnutí a stanovisko Ústavního soudu v této otázce.

Tak využiji toho členění, které navrhl pan zpravodaj, podle kterého jsme postupovali, a můžeme si to společně zrekapitulovat, a já budu upozorňovat zejména daňové poplatníky a konkrétní skupiny konkrétních daňových poplatníků, kde jsme promrhali šanci v době dlouhodobého ekonomického růstu snížit daně, a tím pádem umožnit občanům, aby i oni těžili z tohoto dlouhodobého ekonomického růstu, aby se sami rozhodli, co s případně uspořenými daněmi udělají, a ne že to za ně bude rozhodovat Poslanecká sněmovna nebo vláda. Jako první bych se zmínil o věci, o které jsme bohužel neúspěšně a bohužel opakovaně hlasovali. Já jsem tady v obecné rozpravě vyzval všechny odpůrce navrhovaného zrušení daně z nabytí nemovitosti, aby nám zkusili na mikrofon říct nějaký důvod, proč ta daň je vůbec na daňové poplatníky uplatněna. Žádný důvod jsem se nedozvěděl kromě toho, že před 28 lety v České národní radě nějak hlasovat tehdejší poslanecký klub tehdejšího Občanského fóra. Ale to není důvod, to je konstatování faktu. Navíc na obranu našich kolegů, kteří tady seděli před těmi 28 lety, to znamená druhý rok svobodného tehdy ještě Československa, se transformoval komunistický systém na kapitalistický systém, nebo na demokracii jak to nazveme, každému jak je libo. Nikdo neměl žádnou zkušenost s daňovým systémem ve svobodné demokratické společnosti. Opakovaně řešíme a není jednoduché řešení, protože vnímáme problém s dostupností bydlení pro mladé rodiny, vnímáme problém vysokých cen, vnímáme problém toho, že mnohdy z důvodu stavebního zákona či územně plánovací dokumentace je problematické najít bydlení, a najít bydlení za rozumnou cenu, přestože jsou lidé ochotni si vzít hypotéku a investovat do své budoucnosti. Poslanecká sněmovna odmítla logicky návrh, který mohl alespoň o 4 % snížit už tak vysoké ceny nemovitostí. Je to velká škoda.